Ale moje otázka zní proč? Proč jsme ztratili rok? To jste nevěděli před rokem to samé co dneska?

A k tomu napíšeme: U nás nebudou, nebudou, nebudou. A proč? Děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Opálky. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Ale to, co se děje, je nenormální. Tak na jedné straně se tady řeší EIA a na druhé nikomu nevadí, že tam valí doprava přes zástavbu Poruby, že to jsou exhalace, prašnost, hluk, já nevím, co ještě. A tam žije sto tisíc obyvatel! Takže kde je přednost? A druhé zamyšlení. Kde jsou priority vlády? My tu vidíme ping pong mezi ministerstvy, ale kurník tak kde je ta priorita? Kdyby ta vláda měla zájem o to, aby se to postavilo, tak ta ministerstva budou kooperovat. Ale jak je vidět, tak každý hledá alibi. Ti jsou daleko, to jsou východňári. Děkuji. Děkuji za slovo. Já si dovoluji navázat na své předřečníky a chci potvrdit to, že novely zákona EIA jsou velkou prohrou ministra Brabce. Můžu říct, že sliby, které jsme tady slyšeli od ministra Brabce, se datují v podstatě hlouběji než před jedním rokem.

No, ono se bohužel nestaví.

Ale já musím říct, že tady je zastaveno více než 80 dopravních staveb, které jsou naprosto kritické právě pro ty regiony, které se bohužel, bohužel, nedostaly mezi těch 10 prioritních staveb.

Nestaví se.

A důvody, které uvádí ministr dopravy, jsou celkem jednoduché: Zkapacitnění tohoto obchvatu bude nejdříve od roku 2019, a to cituji, a to z důvodu nutnosti zpracování nové dokumentace EIA a provedení procesu EIA... Takže toto plně padá na odpovědnost ministra životního prostředí Brabce, který nebyl schopen vyjednat lepší podmínky pro novelu zákona EIA.

A těch úseků bychom tady našli celou řadu. Já jsem zaznamenal takové slavnostní vystoupení, kde vystupoval jak premiér, tak ministr životního prostředí a řekli: My jsme tady... Mně to připadá, prosím pěkně, jako prohlášení pyromana, který zapálil statek a chlubí se tím, že uhasil stodolu.

Protože pokud z těch 80 úseků je prioritních pouze 10, tak je mi současné vlády a ministra Brabce velmi líto. Eviduji dvě faktické poznámky. První pan poslanec Kořenek, po něm pan poslanec Opálka. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já po celou dobu, co působím ať na radnici, nebo tady ve Sněmovně, neslyším nic jiného než EIA. My díky slavné EIA jsme nepostavili skoro vůbec nic v našem regionu, myslím teď něco nového.

Tito lidé!

Protože křeček je důležitější než člověk! Děkuji. Nyní pan poslanec Opálka. Děkuji, pane místopředsedo. Chci reagovat na slova kolegy Kučery. Víte, těch 9 priorit bylo proto posunuto, protože tam byla připravenost. Ta situace tam je úplně stejná jako před Hradcem Králové, kde se zarazila dálnice, a je to svedeno přes Porubu.

Ale ne, tady se zavede úřední šiml a bude to trvat další rok. A možná že ty peníze potřebujeme někde jinde, já nevím, já tomu nerozumím.